Co se tady včera večer stalo? Říkal jsem to už včera večer.

Navrhli jsme dnes, v těžké době nám už tady ten zákon teda leží skoro rok navrhli jsme zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany. Premiér Petr Fiala za mnou teď sedí, tak nezajistil levné energie, miliony občanů mají obrovské finanční problémy, je to všude i ve statistikách už, v průzkumech. Vláda prostě nedělá nic a čím dál víc lidí se dostává do obrovských finančních problémů. Přestože vládní koalice tedy umožnila takzvané opoziční okénko, pak jste se tady nepřihlásili svými hlasovacími kartami, to znamená, nebylo tady kvorum pro hlasování a naše návrhy nešly projednat.